Dalším významným krokem bylo i na základě debaty se Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv využití plánovacích smluv.

Proto jsme říkali, že to musíme zlegalizovat, tento postup, že to nesmí být o takové té tvůrčí činnosti, která skutečně by mohla potom být kriminalizována. A snažili jsme se právě plánovací smlouvy dostat do zákona, to znamená příspěvky investorů v území pro legální prosazování zájmů samospráv vůči stavebníkům a investorům v území, a s tím zvýšení, související zvýšení právní jistoty investorů v území a zajištění souhlasu samospráv.

Toto bylo velmi důkladně projednáváno právě na plénu Legislativní rady vlády, takzvané účastenství a koncentrace řízení. Jediného povolovacího řízení se samozřejmě mohou účastnit všichni, kterých se to týká, včetně ekologických spolků, ale námitky mohou uplatňovat pouze jednou a pouze v době, kdy je to poprvé možné, to jest co nejdříve, jinak se k nim nepřihlíží.

Takže i na toto jsme mysleli, každý může pouze jednou, na začátku, následně k tomu už nebude přihlíženo. To znamená, ruší se samostatné přezkumy závazných stanovisek. Potřebovala více jak 47 závazných stanovisek dotčených orgánů, to znamená 47krát možný samostatný přezkum.

Co se týká samotné digitalizace jako takové, tam musím říci, že se opravdu velmi intenzivně pracovalo se všemi zainteresovanými subjekty. V rámci digitalizace vznikne Portál stavebníka, bude tam samozřejmě i rozhraní pro stavební úřady.

Dochází ke zrychlení a odformalizování soudního přezkumu, zrovnoprávnění postavení stavebníka se žalobcem, koncentraci žalobních námitek, postihu za podávání šikanózních žalob a přednostnímu projednání žalob s přiznaným odkladným účinkem. Dalším bodem, který bych velmi ráda zmínila, je územní plánování. Co se týká územního plánování jako takového, tak tam musím říci, že skutečně jsme vyslyšeli některé věci, jako například velmi terorizující vypořádání ať už námitek, nebo připomínek, to znamená, snažili jsme se skutečně ulehčit samosprávám v oblasti územního plánování. Na rovinu, je zde ale samozřejmě obrovské pole působnosti, protože jsme nedotáhli územní plánování do čisté samostatné působnosti. Tady bych rozuměla tomu, kdyby nová vláda skutečně přicházela s další reformou v oblasti územního plánování. Co se týká územního plánování: většina kompetencí na obecní úrovni zůstává na úseku územního plánování nezměněna.

Tady bych se ráda zastavila, protože si nejsem úplně jistá, jestli si je předkladatel vědom toho, co nastane, pokud skutečně dojde k odložení účinnosti všech těch procesů, o kterých jsem tady teď hovořila, dochází k prodloužení účinnosti o jeden rok, tedy do roku 2024.

Není totiž vůbec jasné, jaké by měla aktuální novela důsledky pro přechodná ustanovení nového stavebního zákona týkající se územního plánování, která podle současného znění již nabyla účinnosti.

Co by to znamenalo?

Jenom doufám, že si všichni tady uvědomujeme důsledky, které toto může mít. Samozřejmě to se týká i toho, že zastupitelstvo může staré územní plány zrušit, stejně tak jako může zrušit regulační plány a tak dále. I pro územní plánování jsme nastavili časové lhůty při pořizování územněplánovací dokumentace jak pro pořizovatele, tak pro samosprávy. Dali jsme do zákona i možnost projednání územní studie, která je podmínkou pro rozhodování. Územní studie je vlastně podmínkou pro rozhodování uloženou územním plánem, musí být předložena zastupitelstvu k projednání, nikoliv ke schválení. To znamená, zastupitelstvo územní studii pouze projednává. To jsou všechny kroky k tomu, aby se skutečně i to územní plánování zrychlilo, zastabilizovalo. Co se týká zastavěného území, to půjde vymezit samostatným postupem z moci úřední, to znamená, že o pořízení může rozhodnout pouze obec. Stejně tak lze jako dnes vymezit i v územním plánu, zákon definuje i podrobnější obsahové náležitosti a standard zobrazení. Zároveň v rámci územního plánování jsme se soustředili na veřejné projednávání územněplánovacích dokumentací, a to lze i formou dálkového přístupu. To tam chybělo.

A v neposlední řadě byl zřízen i Národní geoportál územního plánování. Ten je již obsažen ve stávajícím stavebním zákoně, to znamená, cílem bylo, aby byla všechna veřejně přístupná územněplánovací dokumentace v rámci území České republiky přístupná široké veřejnosti.